Dále bych se chtěl přihlásit k několika již čistě svým pozměňujícím návrhům. Oznámení tedy může podat každý, kdo má důvodné podezření, že zjistil nesrovnalost v evidenci skutečných majitelů.

Konkrétně se má maximální výše pokuty počítat dle výše aktiv, konkrétně jako 6 procent hodnoty aktiv evidující osoby, stejně jako tomu je v případě některých přestupků dle zákona o účetnictví.

Děkuji za pozornost. Tak nyní tedy končím podrobnou rozpravu. Takže k hlasování návrhy nemáme, končím druhé čtení tohoto návrhu.